Děkuji. Připraví se pan poslanec Ivo Vondrák. Děkuji a hlásím se tímto ke svému pozměňovacímu návrhu, který je veden pod číslem sněmovního dokumentu 1307. Já vám děkuji, paní poslankyně.

Prosím, pan poslanec Rais.

Děkuji. Děkuji. Nyní tedy s přednostním právem ještě pan ministr. Ono v tom systému jsou celkem tři návrhy, ke kterým se...

Já poprosím, přihlaste se řádně, pane poslanče, řádně se přihlaste do podrobné rozpravy, protože není možné, abych takhle na přeskáčku uděloval slovo.

Prosím, máte slovo. Já děkuji za slovo.

Návrhy jsem odůvodnila v obecné rozpravě, podrobné odůvodnění je součástí těchto dokumentů. Já vám děkuji, paní poslankyně.

A nyní požádám paní poslankyni Marii Pošarovou, aby vystoupila se svými pozměňujícími návrhy, a připraví se pan poslanec Vladimír Zlínský. Přihlašuji se ke sněmovnímu dokumentu 1313 a důvodová zpráva je v systému. Děkuji vám. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Odůvodnění jsem provedl v obecné rozpravě. Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Není potřeba to dále rozvádět. Já vám také děkuji. Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 1317 sněmovního tisku číslo 284 a odůvodnění jsem přednesl již v obecné rozpravě.

Nyní tedy pan poslanec Ivan Adamec a připraví se pan poslanec Ondřej Babka. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji za pozornost. Já vám také děkuji. Nyní tedy pan poslanec Ondřej Babka a připraví se pan poslanec Oldřich Černý. Děkuji za slovo. Já vám také děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Oldřich Černý a připraví se pan poslanec Radek Koten. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Odůvodnění zaznělo v obecné rozpravě a je součástí těchto dokumentů. Děkuji vám. Nyní vystoupí pan poslanec Radek Koten a připraví se pan ministr Marian Jurečka.

Prosím, pane ministře.

Já vám také děkuji.

Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Hubert Lang a připraví se pan poslanec Richard Brabec. Děkuji za slovo.

Oba byly v obecné rozpravě podrobně načteny. Já vám také děkuji.

Děkuji za slovo.

Děkuji.

Já vám děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já vám také děkuji.

Děkuji moc. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, v rámci usnesení schváleného na rozpočtovém výboru došlo k legislativně technické chybě a je třeba ji napravit. Proto mi dovolte načíst legislativně technickou úpravu.